Opět můžeme debatovat pouze o parametrech a případných drobných úpravách, ale opět říkám za nás, že je to obsahově dobře. Ale při té deklarované přísnosti pana ministra financí, jak pod ním funguje všechno super a úplně bez chyb, a jak říkají noví místopředsedové hnutí ANO, jako nadpřirozená bytost toho zvládá mnohem víc než my ostatní normální přirozené bytosti, tak se nedivte, že nám to připadá nedostatečné. Vzpomeňme si kontrolní hlášení.

Takže jak se dá odhadnout, kolik hodin bude trvat vyplnění a příprava? No velmi těžko. Možná to budou tři hodiny, možná to budou dvě hodiny, možná to bude 20 hodin.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já pouze navážu na slova svého předřečníka kolegy poslance Stanjury. Ale dotkl se spotřební daně tabákových listů. Je skutečně pravda, že tento pozměňovací návrh jsme tady projednávali, jak bylo správně řečeno, bylo to na výjezdním zasedání v Mladé Boleslavi, kde paní náměstkyně, i tady na zasedání v rozpočtovém výboru, to vyvrátila, že je to neopodstatněné, že není nutno nic řešit. Dnes Ministerstvo financí předkládá v podstatě stejnou věc. Možná s trošku jiným číslem.

Vycházím tedy z údajů na blogu iDnes, který jistě uvádí správné věci, kde jsou slova Jitky Danielové z Generálního ředitelství cel, se kterou jsem tuto záležitost probíral loni v půlce roku, v létě, než jsem předložil ten pozměňovací návrh. Tyto argumenty, které jsem si získal, ke kterým jsem dospěl, jsem si ověřil od paní Danielové z Generálního ředitelství cel. Ta mi je už loni potvrdila. Evidentně to pana ministra nezajímá, co tady povídám. A vy jste k tomu nepřistoupili. Vy jste zamítli tento pozměňovací návrh jako neopodstatněný. Vzhledem k tomu, že si myslím, že tenhle černý byznys s tabákem má progresi, tak je to možná více, ale nespekulujme.

Chudáky živnostníky budeme dusit registračními pokladnami, výkazy, mnoho těch živnostníků je rádo, že přežívají a že nejsou na pracovním úřadu a nezatěžují státní rozpočet. Tak je budeme týrat, ale tady prostě posíláme čtvrt miliardy k šípku, které jsme mohli mít ve státním rozpočtu.

Velmi komické pro mě bylo to, když jsem se s paní náměstkyní Hornochovou já bych ji nezmiňoval, ale když už tady to jméno od kolegy Stanjury padlo, tak to tedy zmíním. Když jsem se tady s paní náměstkyní potkal v předsálí tohoto sálu někdy v prosinci a říkala mi, že ten pozměňovací návrh, který jsem předkládal já, předkládal ho i kolega Stanjura, že ho tenkrát nepochopila, tak jsem si myslel, že si asi dělá legraci. Jestli všechny zákony jsou připravovány tak kvalitně a tak odborně na základě faktů, které zná Generální ředitelství cel, které je podřízeno Ministerstvu financí, a Ministerstvo financí to zamítne a za půl roku se s tím ztotožní, tak to nám buď bůh milostiv!

Předkládám tedy návrh na vrácení předkladateli k přepracování.

Ale to říkám už nikoliv jako obsah, prostě vrácení k přepracování. Jenom zdůrazňuji, co se tam má přepracovat.

Děkuji. Ten je alternativní, to znamená, že postup, který předpokládá § 63, udržíme, takže bude nejdříve vrácení a potom to případné přerušení. Není tomu tak.

Děkuji, pane předsedo. V první řadě pan exministr Kalousek ke střetu zájmů.

Proč tady předkládáme tabák a pohonné hmoty? A ohledně tabáku můžu jenom říct, že není pravda, že bych nevnímal názory opozice.